A já už budu končit. To znamená, naším cílem je to, abychom zařadili jako první bod bod, který se bude jmenovat Zastropování cen energií a další podpora. Abychom si v tomto udělali jasno, abychom si řekli, kdo na čem pracuje, kdo tam má jaké zájmy, jakou strategii má v tuto chvíli vláda, jaké scénáře chce předložit na Radě ministrů v tomto týdnu pro zastropování, a chceme slyšet rovněž i to, kolik zdrojů je připravena vláda do toho opět alokovat na podporu, a chceme slyšet, v jakém časovém harmonogramu. Myslím si, že to není nic nenormálního, a v současné době to považuju za prioritu číslo jedna. Proto požaduji, aby to bylo zařazeno jako bod číslo 1. Nyní se dostáváme k ostatním přihlášeným bez přednostního práva, nyní je to tedy pan poslanec Radek Vondráček a následovat bude pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo. Já jsem na své písemné přihlášce nazval nový bod Informace vlády o aktuálním stavu nelegální migrace v České republice a žádám pouze o zařazení tohoto nového bodu, nebudu žádat pevné zařazení, k čemuž se tedy nyní vyjádřím. Já samozřejmě chápu, že jsme rokovali a už bylo 6 hodin ráno, nicméně reagovali na mě ještě další kolegové, rozproudila se nějaká debata. Já jsem očekával aspoň nějakou reakci ze strany ministra vnitra, aspoň něco pan ministr vnitra nebyl na hlasování, není tady ani dnes a mlčí.

Když se teď domluvíme v rámci Poslanecké sněmovny, najdeme čas v rámci této schůze, řekneme si, že to bude trvat hodinu, a pan ministr vnitra, který prostě asi na to nemá čas, protože on na tu každodenní práci nemá čas, on řeší pořád nějaké skandály, tak by nás aspoň informoval o tom, co se děje, a jestli to, co se šíří mezi lidmi, je, nebo není pravda, tak se podaří uklidnit situaci zavčas. Nedělejte to, jak to děláte se vším a pořád.

Já bych se chtěl zeptat pana ministra vnitra, jaká ta situace opravdu je, jestli je pravda, že se jich zachytává asi tak 50 denně.

Mohou je zadržet pouze na tři dny.

Přijde vám tohle jako normální systém?

A teď je otázka, co se s tím bude dít? Jak je vlastně zajištěna nějaká komunikace se Slovenskem? Protože jediná šance, jak to zvládnout, je společně se slovenskou stranou. Říkám, můžeme to zvládnout kultivovanou debatou tady v Poslanecké sněmovně, ale slovenská policie spíše odvrací zrak, než aby tu věc řešila.

A já nevím, jestli je v zájmu Evropské unie, aby ti lidé sem tak přicházeli nekontrolovaně a masově. A jak dlouho ještě bude jejich cílovou zemí Německo a Německo nebude reagovat? Oni se pohybují v rámci území Evropské unie a jsme členská země Evropské unie, a nakonec který problém se objeví u nich, tak se nakonec objeví u nás. Poprosil bych předsedy poslaneckých klubů a pana ministra, jestli by se v rámci napjatého, já to chápu, napjatého programu této schůze nenašel časový úsek jedné hodiny, kdy bychom se stručně k tomu vyjádřili, kdy bychom slyšeli odpovědi, protože ten problém sám nezmizí. Pan poslanec Brázdil ještě posečká, protože s přednostním právem se nyní přihlásil pan ministr Rakušan. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Možná překvapím svojí reakcí, nicméně vysvětlím potom kontext celé věci. Já se rozhodně nebráním tomu, abychom tuto debatu otevřeli na půdě Poslanecké sněmovny, protože jak už tady zmínil pan kolega, ten problém je dlouhodobě neřešen a velmi dlouho neřešen.

Ta dohoda pozbyla své platnosti a prezident Erdogan samozřejmě otvírá cestu do Evropy. To je první věc, která tady je, a proto i skladba migrantů, kteří se objevují na našem území, na území Rakouska, na území Maďarska, na území Německa, na území Slovenska jsou z 90 až 95 % Syřané.